Dámy a pánové, projednání se evidentně nestihlo.

Podobně byla diskutována samozřejmě i lhůta, pro kterou mají být smlouvy zveřejněny na úřední desce. Původní návrh byl neuvěřitelných deset let.

Z tohoto pohledu je určitě namístě přivítat pozměňovací návrhy Senátu.

Proto bych apeloval na pana ministra financí, aby změnil své stanovisko.

Nevím, kdo na takové politice vydělá.

Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Adamec. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na pana Vilímce. Říkáte to správně. A to si asi uvědomujete vy i my. Já potom nevím, proč senátoři k tomuto dali ještě jeden pozměňovací návrh, a to že se zmenší, zkrátí doba vyvěšení těch smluv.

Když platí smlouva tři roky, proč by tam neměla viset tři roky, proč by měla viset jenom jeden rok?

Úřední deska je na internetu každé obce. Je to naprosto přehledné a nevidím důvod, proč nemohlo toto ustanovení tří let viset, tato smlouva, na úřední desce. Zkomplikoval to Senát sám, protože, věřím tomu, ani Ministerstvo financí ani my bychom zásadní problém s posunem účinnosti od července neměli. Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, vaše dvě minuty.

Já osobně si v praxi vůbec neumím představit, jak třeba takový Středočeský kraj bude, nebo kolik kilometrů těch cedulí bude na Praze 5 a po Smíchově za tři roky, protože to jsou tisíce smluv ročně, které by tam tedy každý rok měly podle vašeho názoru viset, a podle vás to nebude problém. Já senátory chápu. Mají naprosté právo sem poslat a vrátit Poslanecké sněmovně zákon.

To si myslím, že není možné a že to tady pan kolega Vilímec říkal velmi jemně. A není to určitě vina senátorů, že ten zákon dostali tak pozdě. Děkuji. Dále zde mám tři faktické. Pana poslance Blažka, potom pana poslance Adamce a potom pana poslance Volného.